Teď se dostávám k tomuto materiálu a ke slovu tvářiti se.

Tady je jasně popsáno a jsou to tři kritéria, možná je všichni znáte, to znamená počet zaměstnanců, bilanční suma a objem. Jak se mohla tvářit jinak? Firma se nemůže tvářit jinak. Je to tam písemně napsáno. Prostě nemůže. To znamená, slovo tvářiti se mi připadne velice zavádějící, zkreslující a běžný občan, který nezná tyto souvislosti, se v tom samozřejmě ztratí a neví, co se děje.

Farma Čapí hnízdo bohatě splnila, protože jejich způsobilé výdaje byly 203 miliony a žádala právě o to maximum 50 milionů. Střední Čechy. Opět splněno.

Opět splněno včetně pětileté udržitelnosti.

Tento bod byl také splněn. Na základě předložených informací k žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách je projekt zjevně v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie a evropských předpisů. Také splněno.

Celková výše požadované podpory nepřekročí maximální hranici podpory stanovenou pro danou oblast, podpory v závislosti na typu příjemce a s ohledem na pravidla veřejné podpory. Jednalo se o podnik střední velikosti, to znamená střední podnik, kde je parametr 50 %, maximálně 50 milionů.